Myslím, že kolega Ferjenčík zde jasně přednesl pár argumentů, které říkají, že tento systém je poměrně složitý.

Proto také navrhujeme, aby se celý systém zjednodušil a ze systému EET byly vyňati podnikatelé, kteří mají obrat do jednoho milionu korun, tedy pro neplátce DPH. Dále také nechceme, aby EET dopadlo příliš na spolky, na hasiče, fotbalisty a jiné, kteří organizují různé akce a společenský život na venkově a ve městech.